Také jsme se báli toho, že to bude mít obrovské důsledky pro český právní systém, a ten reálný dopad je spíše omezený z praxe.

Další s faktickou poznámkou vystoupí pan zpravodaj. Děkuji, velmi stručně.

Následně vystoupil pan předseda Benda a v podstatě mi na můj dotaz odpověděl.

Přece rakovinou dnešní politiky je zneužívání trestního práva a trestněprávních prostředků v politice. To je jeden z těch důvodů, proč já jsem tady nikdy jsem tady devátý rok ale opravdu nikdy necitoval z žádných novin, že se někde vede nějaké trestní řízení, že na někoho někde je nějaké oznámení a podobně. Jak strašně krátkozraké to je, tyhle argumenty používat.

Já jenom volám po tom, abychom v politice řešili věci politickými prostředky, nikoliv trestním právem prostřednictvím policie. K faktické poznámce je přihlášen pan poslanec Benda. Pane poslanče, prosím.

To je první poznámka. Druhá, ale která mě zlobila možná trošičku víc, od pana kolegy Michálka. Vtip disidentů za minulého režimu, a zejména Charty a dalších, byl právě v tom, že to dělali na vlastní jméno, že ti lidé byli připraveni riskovat, že ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných byli lidé, kteří tam sami vstoupili, a za každé, za každé svoje sdělení nesli oni přímo odpovědnost a někteří tu odpovědnost také výrazně odseděli.

Následuje faktická poznámka pana poslance Michálka, připraví se paní poslankyně Ožanová. Děkuji za slovo. Já jsem se tedy chtěl jenom zeptat pana ministra Blažka, prostřednictvím pana předsedajícího, jak to myslel tím, že by se nějaké machinace se zakázkami v dopravním podniku vyřešily tím, že by nějaká koaliční strana odešla z pražské vlády.

Děkuji, vážený pane předsedající. Mě ta debata velmi zaujala a nejvíc mě zaujalo, vaším prostřednictvím, pane předsedající, co říkal kolega Michálek, že kdyby fungoval oznamovací systém v dopravním podniku.

Doufám, že takhle nebudeme tento návrh zákona rozšiřovat. Domnívám se, že pokud někdo chce, tak i v současné době může trestnou činnost oznamovat teoreticky i anonymně. Přiznám se, že představa, jak v každém podniku budou speciální systémy na oznamování nějaké nekalosti, je trochu přes čáru, promiňte, kolego.

Že to zkreslení dějin, překreslování, jak vidím, pokračuje dál všemi směry. Do třetice. My tady diskutujeme tyhle obecné politické aspekty, ale ta novela už dávno měla být schválena.

Ne novela, ale návrh nového zákona. Omlouvám se. Ano, děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Feranec.